Vážený pane předsedo, já se omlouvám, ale v souladu s jednacím řádem i rozhodnutím Poslanecké sněmovny nemám nyní jinou možnost než přerušit vaše vystoupení, ale přerušit také 36. schůzi Poslanecké sněmovny.

Nic jiného nemohu udělat a schůzi jsem ukončil a přerušil jsem ji do pátku. Nedovedu si představit jiný postup v souladu s jednacím řádem.

Pan předseda Kalousek.

Pardon, omlouvám se. Protože vy jste říkal, jak strašně vám záleží, a v tom jsme zajedno, abychom odhlasovali rodičovský příspěvek ještě tento týden.

Nestane se vůbec nic.

Dám ještě slovo panu ministru Hamáčkovi. Prosím.

Hlásil se pan kolega Chvojka.

Ale samozřejmě je možné vznést námitku proti postupu předsedajícího. Vznesl jste?

Já vás slyším a samozřejmě budete odhlášeni. Přivolal jsem poslance a poslankyně v souladu s praxí a čekám, až se ustálí počet přihlášených.

To je myslím srozumitelné. Dávám hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 69 přihlášeno 149 poslanců, pro 97, proti 37. Námitka byla přijata. Já ji tedy respektuji a budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Chvojky. Pan předseda Stanjura.

To je prostě fakt. Je to prostě pravda. Ono je to vlastně jedno. Nic víc.

Děkuji.

Je to prostě úplně jedno. Ale je vidět, jak nemáte kapku velkorysosti! Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, opět se ukazuje, že když dva dělají totéž, není to vždycky totéž.

Prosím pěkně, je to stejná situace, jako byla.

Nemáte pravdu, pane předsedo, a nebudu zneužívat postavení, které nyní mám, ale ohrazuji se jako řídící této schůze proti tomu. Já jsem připustil, přestože jsem mohl trvat na přerušení schůze, tak jsem připustil přihlášky s přednostním právem. Připustil jsem námitku, hlasování o námitce proti svému postupu, korigoval jsem svůj postup na základě většinového rozhodnutí Poslanecké sněmovny a myslím, že z tohoto hlediska je věc v pořádku. Takže tuto výtku nepřijímám a důsledně se snažím, a všichni to víte, všichni to víte, postupovat při řízení schůzí naprosto nestranně a tak, aby měli šanci všichni a abychom jednali v souladu s jednacím řádem. Víc k tomu nebudu dodávat, to bych se přihlásil potom do diskuze s přednostním právem.